Když tam bude tento paragraf, tak automaticky se zadržením se jedná o přípravu trestného činu. Jak to že ne?

Jak to že ne? Jak to, že není podezření na přípravu, když zadržím DPH? Co to tedy je? Proč tam jdu na kontrolu? No jdu kontrolovat, že mám podezření, že připravuje daňový podvod. Všichni jsou podezřelí z přípravy.

Ale ta příprava?

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Budeme hlasovat nejprve návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, jak to navrhl pan poslanec Plíšek. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu jako garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Pan poslanec Kalousek má návrh na přikázání.

Domnívám se, že řada z nás si neumí představit, co vlastně hrozí. Tak, rozpočtový výbor. Pan poslanec Stanjura.

Pokud nemá nikdo další návrh, budeme hlasovat nejprve o přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti přikázání rozpočtovému výboru?

Návrh byl přijat. Dále se budeme zabývat přikázáním hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Přeji vám hezkou dobrou noc a už za 11 hodin a 15 minut se tady budu těšit znovu na setkání.